Dovolím si spekulace.

To bych všechno pochopil. Ale vy to neřešíte v současné době. Toto není řešení. Toto nemá co do činění se státním dluhem. Toto je jenom hra na to, že si v dané chvíli trochu upravíme schodek státního rozpočtu, a nejvíce mě štve to, že v budoucnu na to doplatí právě dopravní stavby. Logicky budou muset tyto dluhy splácet a budou je muset splácet z peněz, které jim příští ministři budou dávat na dopravu. Takže vím, že mě stejně přehlasujete, ale považoval jsem za správné toto ve finále říci, a pokud se vám zdá, že to je příliš politická, příliš ideologická oponentura, prosím, vyvraťte mi to. Já vám také děkuji.

Nyní řádně přihlášený s přednostním právem je pan předseda Okamura, připraví se paní místopředsedkyně Dostálová.

Navrhujeme přesměrovat zbytné výdaje k našim potřebným občanům a podnikatelům.

Vláda v návrhu rozpočtu rovněž zvyšuje veřejné výdaje, ovšem nikoliv na pomoc našim občanům a firmám, nýbrž ve prospěch zahraničních nadnárodních subjektů Evropské unie a pomoci občanům Ukrajiny. Vláda neřeší příjmovou stránku rozpočtu, rezignovala na možnost zdanění dividend nadnárodních korporací podnikajících v České republice. Rovněž místo potřebného šetření bezdůvodně dále zvyšuje výdaje na státní byrokracii. Připomenu, že v rozpočtovém výhledu na celé volební období vlády Petra Fialy, té pětikoalice, vláda počítá s dalším zadlužením České republiky o astronomických a bezprecedentních 1,2 bilionu korun.

Státní rozpočet je pro vládu Petra Fialy zjevně politické, nikoliv odborné rozhodnutí, i když ani v tom nehodlá vést vláda diskusi. Kvůli Fialově vládě budeme mít rekordní dluh v čase rekordních příjmů. Není už pravice nebo levice.

Věří, že lidé mají sedmdesát pohlaví. Věří, že správný ekonomický lék je masivní příliv negramotných ekonomických migrantů, nejlépe z Afriky a islámských zemí. To jediné pojítko pro nesmysly, kterým věří a které silou prosazují právě strany Fialovy vládní pětikoalice, ať to stojí, co to stojí, tím jediným pojítkem je absurdita. Neumí věcně a fakticky diskutovat.

Velká část výdajů půjde energetickým spekulantům, migrantům, na podporu války a zahraničním zbrojním firmám na extrémně předražené zbraně. Mimochodem, americké stíhačky jsou podle všech expertů třikrát tak drahé jak v nákupu, tak v nákladech na provoz, údržbu a opravy.

Ale poměr cena a výkon u Fialovy vlády prostě nerozhoduje. Nerozhoduje zdravý selský rozum ani kupecké počty. Veškeré konání Fialovy vlády a sestavování rozpočtu vede ideologie nebo lobbing. Jen tak si lze vysvětlit, že vláda nezastropuje ceny energií u výrobců, a to pro občany a firmy. Vláda s radostí vyhodí 2 a možná více miliard měsíčně na pomoc Ukrajincům, ale odmítá pomoc českým občanům a firmám, a to formou, která by nestála ani haléř. Samozřejmě, za každého českého zemědělce, řezníka, skláře, mlékaře naskočí ihned jiní ze Západu nebo z Polska. Tohle je cíl, zlikvidovat české živnostníky, české firmy a poslední zbytky naší ekonomiky, které se ještě nepodařilo prodat na Západ?

Co tím premiér říká? Že nadřazuje zájmy zahraničních firem, které vlastní akcie ČEZ, nad zájmy českých občanů, českých firem, českého státu. To je na okamžitou demisi premiéra, protože člověk, který hájí zahraniční vlastníky, má být předsedou zahraniční firmy a pak je to v pořádku.